Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Babiš Andrej pracovní důvody, Jurečka Marian zahraniční cesta, Marksová Michaela zahraniční cesta, Němeček Svatopluk zahraniční cesta, Pelikán Robert pracovní důvody, Stropnický Martin pracovní důvody, Ťok Dan pracovní důvody, Valachová Kateřina pracovní důvody, Zaorálek Lubomír zahraniční cesta. Dnes bychom se nejprve věnovali pevně zařazeným bodům z bloku třetích čtení.

A dříve než mu dám slovo, poprosím kolegyně a kolegy, aby se posadili na svá místa a nerušili nás v jednání.

Ano, já pro stenozáznam pan poslanec Kalousek hlasuje dnes s kartou číslo 19 a svoji omluvu ruší pan poslanec Zahradníček.

Pane poslanče, já se moc omlouvám, tady na mě hovořil kolega. Velice se omlouvám, ale nezaznamenala jsem. Žádný problém. Paní místopředsedkyně na začátku dnešního jednání četla omluvy jak členů Poslanecké sněmovny, tak členů vlády. Omlouvala pana ministra spravedlnosti. Takže já navrhuji, abychom rozhodli o zrušení pevného zařazení těchto bodů. Ano, to je procedurální návrh. Já o něm musím dát hlasovat bez rozpravy. Obdržela jsem samozřejmě registrované omluvy.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Dříve než tak učiníme s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Dobré ráno, dámy a pánové.

Děkuji. A nyní již přistoupíme k projednávání bodu... S přednostním právem pan poslanec Faltýnek. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Moc se omlouvám, ale já jsem včera vlastně, nebo kolega Kubíček načítal pevné zařazení bodů ministra Pelikána na dnešek po třetích čteních s vědomím, že pan ministr bude přítomen. Pan ministr je na cestě. Bude přítomen na projednávání těchto bodů a já nevím, proč se stala tato situace, kdy byla nahlášena jeho omluva. Takže zjistím, kdo z našich lidí toto zapříčinil. A omlouvám se celé Poslanecké sněmovně. Děkuji.